Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 20. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Dále Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila změny v legislativě, které zajistí přísnější pravidla nakládání s nebezpečným vojenským materiálem. Já bych požádal sněmovnu o klid nebo budu muset opakovat jednotlivé návrhy, abyste jim rozuměli. Protože hladina hluku je tak velká, že nevím, jestli všichni slyšeli pana zpravodaje.

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 21. Návrh byl přijat. Další návrh. A za poslední: Poslanecká sněmovna se také obrací na vládu, aby prověřila možnosti odškodnění za případné hmotné škody, za jinou újmu postižených obyvatel v okolí muničního skladu. Ano, rozhodneme v hlasování číslo 22, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrhy. Přistoupíme k návrhům pana poslance Ludvíka Hovorky.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Černochová s přednostním právem. Já bych moc poprosila o to, abychom alespoň ty návrhy, které už se odhlasovaly, tak abychom nehlasovali ty stejné návrhy jiného, možná malinko jiného textu. Abychom je nenavrhovali znovu. Vždyť tohle už se odhlasovalo předtím. Teď se to chvála bohu neodhlasovalo. Opravdu, tomu jsem se chtěla vyhnout, proto jsem navrhovala přerušení, aby se ty věci vyjasnily, aby se i pan zpravodaj měl možnost seznámit s tím, jaký tam je aktuální stav. Demokraticky mě sněmovna přehlasovala, já to chápu. Přesto se nedomnívám, že je v pořádku, že tady o téže meritorní věci hlasujeme podruhé. Ještě pan předseda Pavel Kováčik. Nebo o proceduře. Protože pan zpravodaj postupuje tentokrát už přesně podle procedury, a pokud má někdo problém nebo měl někdo problém, tak ho měl avizovat před hlasováním o proceduře, kde se pan řídící dostatečně hlasitě zeptal, jestli někdo zpochybňuje nebo nezpochybňuje tu proceduru. Myslím si, že teď je třeba už podle toho postupovat. Anebo tedy revokovat hlasování o proceduře. Ten, kdo pro proceduru hlasoval, může klidně navrhnout revokaci.

Ale v tomto ohledu tedy si myslím, že to byl hlasovatelný návrh, a v tomto ohledu tedy samozřejmě můžeme zpochybňovat dál to hlasování a postup zpravodaje. Prosím, paní místopředsedkyně. Děkuji. Já jenom prostřednictvím vás, pane místopředsedo, k panu Kováčikovi. Když tady schvalujeme standardní zákony, tak několikrát se nám stane, že dva poslanci navrhnou podobné znění. A ve chvíli, kdy se přijme jeden, tak ten další je nehlasovatelný. Přestože toto není standardní zákon, domnívala jsem se, že budeme postupovat stejně, přestože explicitně toto pan zpravodaj nebude říkat. Ale souhlasím s tím, co teď řekl pan místopředseda Filip. Doufám a děkuji za to, že se zpravodaj teď poučí z toho a věci, které už se odhlasovaly, tak třeba na návrh přímo toho předkladatele toho návrhu, tak budou staženy a nebudeme je hlasovat znova. To bych viděla jako nejsnadnější procedurální návrh. Ano, já bych samozřejmě jako nejrychlejší považoval za potřebné, abychom sledovali průběh hlasování a vyjádřili se hlasováním k tomu, co považujeme za nadbytečné.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby ustanovila vládního zmocněnce k dozoru nad nebezpečným odvozem veškerého nebezpečného materiálu z areálu muničního skladu ve Vrběticích. Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 24 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 139 pro 11, proti 51. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Prosím, pane zpravodaji. Trojka: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila vyšetření konkrétní odpovědnosti právnických a fyzických osob za pochybení, která vedla k explozím skladované munice, a zajistila vymáhání nákladů za zásah bezpečnostních jednotek a odvoz nebezpečného materiálu po odpovědných firmách. Ano, je to hlasovatelný návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.